Děkuji paní poslankyni. Mám tady další faktickou, pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, bylo tady řečeno, že dneska nás tady čeká smršť ženských faktických připomínek, tak já připojím kousek toho mužského pohledu. Jsem otec čtyř dětí v poměrně velkém rozpětí dvou až sedmnácti let, takže si dovoluji tvrdit, že mám poměrně velkou zkušenost s předškolními zařízeními různého typu a také různé kvality.

Já navážu na kolegyni, prostřednictvím paní předsedající, Adamovou, která to tady jasně řekla. My přicházíme s nějakou novou možností, s rozšířením nabídky předškolních zařízení. A jestliže se tady budeme strašit tím, že děti tam budou mít špatné vzdělávání, že je tam budeme zanedbávat, pokud se týká jejich stravování, tak to se dostáváme na úplně špatnou cestu. Toto ten návrh zákona neříká. A nepodceňujme ani to, co je možná úplně nejdůležitější, a to je vliv rodiny. Jestliže budeme mít špatnou výchovu v rodinách, tak nám sebelepší předškolní zařízení toto nenahradí. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane poslanče. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Chtěl bych se jenom vypořádat s dvěma mýty, a to je, že se budeme snižovat úroveň vzdělávání tím, že budeme mít dětské skupiny. A není to jenom kvalitou vysokých škol nebo počtem bakalářů, kteří nemohou najít práci.

Potom další mýtus, to znamená stravovací návyky. Stravovací návyky se vytvářejí nějak úplně jinak pod vlivem marketingu, zjednodušování a tak dále.

To vůbec není pravda. To prostě bude probíhat nadále, pokud nezměníme ty základní předpoklady. Děkuji poslanci za dodržení časového limitu a nyní prosím s další faktickou pana poslance Gabala.

Děkuji panu poslanci. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, která je řádně přihlášena do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Jestliže tady budeme upozorňovat na některé věci a budeme chtít pozměňovací návrhy, cítíme zodpovědnost o budoucnost. Když načteme naše pozměňovací návrhy a ve třetím čtení tato Poslanecká sněmovna rozhodne o tom, jak to bude vypadat, tak si myslím, že to bude zodpovědné od nás od všech. Já se vrátím ke svému příspěvku. Dovoluji si vám představit pozměňovací návrh poslanců hnutí Úsvit přímé demokracie k vládnímu návrhu zákona o poskytování služby o dítě v dětské skupině, sněmovní tisk č. 82. Úvodem chci říci, že z počátku při jeho předložení se nám zdál vládní návrh zákona přínosný, také jsme ho podpořili a propustili do druhého čtení, neboť umožní rodičům brzký návrat do pracovního procesu díky rozšíření spektra poskytovaných služeb. Ale během hlubšího studia a při projednávání tohoto návrhu v jednotlivých výborech, jak pro sociální politiku, tak pro vědu a vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a v komisi pro rodinu rovné příležitosti a národnostní menšiny, jsme došli k závěru, že daný návrh nemůžeme v této podobě podpořit.

A to není žádné strašení. To zákonitě povede potom k větším rizikům úrazů, poškození zdraví dětí a hlavně, a to zdůrazňuji, výchovného působení na děti. Musíme vnímat další nespornou a velmi závažnou věc a tou je kvalitní výchova dítěte. Všichni víme a už jsme to tady slyšeli, jak je právě toto období důležité pro další rozvoj dítěte a jeho přípravu na život. Problém vidíme v tom, že dětská skupina nebude zajišťovat vzdělávání dítěte zejména s ohledem na potřebu jistého dosaženého stupně rozvoje dítěte před nástupem povinné školní docházky. Zákonitě by došlo k potkávání dětí z klasických mateřských školek a z dětských skupin, což by vedlo k velmi problematickým situacím, kdy by docházelo ke znevýhodňování dětí z dětských skupin a jejich problematickému zapojení do školního kolektivu. Zvýší se nároky na pedagogy prvních ročníků školní výuky, ale především to bude mít neblahý vliv na dítě. A to my prostě nechceme. Náš pozměňovací návrh také zabrání likvidaci veřejných služeb péče o předškolní děti, a to zejména systému předškolního vzdělávání, který jsme dlouhá léta budovali a okolním světem za to byli velmi kladně hodnoceni a oceňováni. Jsme zásadně proti komplexní privatizaci služeb poskytování péče o předškolní děti, kterou tento zákon legislativně upravuje a nastavuje. Všichni víme, že ne vše, co bylo v útrobách Ministerstva práce a sociálních věcí připraveno a bylo myšleno dobře, nakonec přineslo lidem prospěch. Připomeňme si dnes již zmiňovaný příspěvek na bydlení a jeho zneužití, kdy ve výsledku na něj doplácíme my všichni.